Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Děkuji za slovo i za to, že se můžeme v pevně stanovený čas dostat a přistoupit k navrženým volebním bodům. A já tedy z režimu dopravy a dopravní infrastruktury nyní přepínám do režimu volební komise a předstupuji před vás coby předseda volební komise. Provedu vás třemi volebními body. Garantuji, že dnes bychom měli být rychlí a svižní. Ty body jsou poměrně jednoduché. Ve dvou případech budeme hlasovat standardním tajným způsobem ve Státních aktech, jak jste navyklí. Pojďme tedy k tomu.